Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom i molim vas da na samom početku utvrdimo kvorum.

Obzirom da mi iz tehničke službe signaliziraju da je u sali prisutno 128 poslanika, a da nemamo mogućnost da to utvrdimo elektronski, shodno članu 88. stav 8. predlažem da, ako sistem za elektronsko glasanje nije u funkciji, o čemu predsednik Narodne skupštine, u ovom slučaju predsedavajući, obaveštava narodne poslanike, kvorum se utvrđuje prebrojavanjem narodnih poslanika. Dakle, predlažem da kvorum utvrdimo prebrojavanjem narodnih poslanika. Zahvaljujem.

Dakle, član 125. Poslovnika predviđa takav vid i način izjašnjavanja. Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja, koji je podnela Narodnoj skupštini 25. oktobra 2016. godine. Da li se narodna poslanica Marinika Tepić javlja za reč? (Da)

Drugo, utvrđujemo odnosno pokušavamo da utvrdimo dnevni red jutros od 11 časova, ali ključne minute, odnosno prethodnih 30 minuta su građani Srbije propustili da vide prilikom utvrđivanja dnevnog reda. Ne prekidajte me dok obrazlažem dnevni red. Dakle, ovo je jedan od više od stotinu predloga zakona za koje opozicija traži da se stave na dnevni red, i to se uporno ne dešava, u prvom redu zato što kasnimo već pola sata, iako sat i po vremena niste imali kvorum. Ni dodatnih pola sata vam nije bilo dovoljno. Koleginice Tepić, da li želite da obrazlažete predloženu dopunu dnevnog reda? Podsećam vas – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja. Ja nisam predstavnik tehničke službe da bih prebrojavao, to radi tehnička služba, a ja se, kada je reč o predsedavanju, isključivo rukovodim Poslovnikom, što sam i učinio u nastavku ove sednice. Da li želite da obrazložite predloženu dopunu? Naravno da želim da obrazložim i naravno da želim da znam da li postoji dovoljan kvorum za utvrđivanje i izglasavanje predloženih tačaka. Očigledno je da ne želite da obrazložite.

Poslovnika, narodni poslanik ima pravo u svakom trenutku da traži utvrđivanje dnevnog reda. Ja neću zloupotrebiti tu odredbu Poslovnika, ali imam opravdanu sumnju da neophodan kvorum postoji za dalje odlučivanje. Krenula sam da obrazlažem zašto, zato što od 11 sati jutros sedimo ovde, pao vam je kvorum neposredno pre dva sata, i imam opravdanu sumnju da postoji kvorum u ovom trenutku.

Obzirom da Narodna skupština mora da se izjasni o vašem predlogu, stavljam ovaj predlog na glasanje i predlažem da se izjasnimo shodno članu 125. Poslovnika, stav 2. Narodne skupštine Republike Srbije – dizanjem ruke. Molim tehničku službu da prebroji.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. novembra 2016. godine.

Nemojte se sprdati sa Narodnom skupštinom. Izostavili ste podatak koliko poslanika nije pristupilo glasanju. Glasa se o mojim predlozima zakona za dopunu dnevnog reda. Ja želim da znam, imam pravo da znam, koliko poslanika nije pristupilo glasanju. Želim svaku stavku, koju inače dobijamo u elektronskom sistemu, da znam, koji je brojčani rezultat, odnosno ishod glasanja. Nemojte se šegačiti. Ja vas molim da nam, ako već idemo prebrojavanjem, da prebrojavate sve, ili prozivkom. Obrazložiću dalje svoj predlog zakona, iako sam čekala od jutros od 11 časova i dva sata pokušaja da utvrdite kvorum. Dakle, tražim izmenu, odnosno dopunu Krivičnog zakonika, koji je inače menjan prošle godine. Ličilo je da će neke odredbe imati smisla, kao što je novi član Krivičnog zakona kojim je kažnjivo, odnosno krivično delo negiranje ratnih zločina i genocida. Međutim, kao i sve ostalo što zakonopisac u ovom trenutku radi, poslanička većina SNS, odnosno samo presvlači nešto u šta ne veruje, iza čega ne stoji, i isti je slučaj sa ovim krivičnim delom, zato što je on izostavio presude najvažnijih sudova koji se odnose na našu zemlju, a to je Haški tribunal i Međunarodni sud pravde. Dakle, Krivičnim zakonikom ste vi ovde uveli da je krivično delo, odnosno kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina, a onda ste to odredili da se odnosi samo na presude domaćih sudova, dakle sudova u Srbiji, Međunarodnog krivičnog suda, što znači da bi eventualno genocid izvršen u Ruandi bio kod nas krivično delo ukoliko bi ga bilo ko negirao. Ovom dopunom ja tražim da se naročito međunarodni sudovi koji su se bavili ratnim dešavanjima i posledicama ratnih dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije, kao i Međunarodni sud pravde, smatraju, kao što to biva u međunarodnom pravu, jednakim, kao i svi drugi sudovi. To što su oni ad hok sudovi ne stavlja van snage ili ne anulira ove pravosnažne presude, već je razlika jedino u trajanju tih sudova. Dakle, ovi što su privremeni i ovi koji su trajni. Tako da vas molim da ako imalo pameti ima ovde i ako iko ko je bio zakonopisac i ko je digao ruku za izmenu ovog Krivičnog zakonika stoji iza toga zašto je glasao, treba da razume da je ova dopuna jedino pravo rešenje, a sve ostalo je zamazivanje očiju i alibi međunarodnoj zajednici da se, je li, Bog zna kako, Srbija odredila prema negiranju genocida. Koleginice Tepić, pre nego što pređemo na izjašnjavanje o vašoj predloženoj dopuni, određujem pauzu od 10 minuta. Želim da tehnička služba proveri još jednom ispravnost elektronskog sistema, a nakon toga nastavljamo sa radom. [[Posle pauze.]] Dame i gospodo, narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Nakon pauze od 10 minuta, dobio sam informaciju od tehničke službe da elektronski sistem funkcioniše i shodno tome, želim na samom početku da utvrdimo kvorum.

Poštovani narodni poslanici nastavljamo sa radom.

Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije, u sali je prisutno 130 narodnih poslanika. Nastavljamo dalje sa radom. (Radoslav Milojičić: Ja sam izbrojao 120.) Stavljam na glasanje predlog da se dnevni red Narodne skupštine dopuni predlogom zakona o dopuni Krivičnog zakonika. Molim Službu Narodne skupštine da u skladu sa članom 125. stav 2. da se izjasnimo dizanjem ruke. Ko je za?

Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. oktobra 2016. godine. Da li je to neko tražio po Poslovniku? Nataša Jovanović, po Poslovniku. Gospodine Arsiću, prekršili ste član 130. i to više stavova. Dakle, vi ste odlučili, pošto ste videli da elektronskim sistemom ne možete već više od dva sata obezbedite kvorum, da primenite član 130. Videla sam da ste prilazili ljudima iz tehničke službe, dolazili do tadašnjeg predsedavajućeg, a onda tako kao neko ko smatra da poznaje dobro Poslovnik i da može da spasi celu situaciju i da se proslavi, što vam naravno neće poći za rukom, prekršili član 130. Ako ste već sve to hteli da uradite, vi ste gospodine Arsiću prvo sebe sami stavili u tu ulogu koja vam nije bila dodeljena u tom trenutku, jer mogla je da predsedava i gospođa Radeta koja bi ustanovila da je elektronski sistem apsolutno ispravan i da nemate dovoljan broj poslanika. Niste to uradili, već ste primenili član 130. Bili ste u obavezi da pitate da li neka poslanička grupa želi da odredi svog predstavnika prilikom glasanja prebrojavanjem. Niste to uradili, već ste kao muve zunzare trčali sa jednog mesta na drugo, pa su se vaše pojedine kolege usudile da broje nas i prebrojavaju, da nam prilaze, upiru prst u nas, kao i ljudi iz stručnih službi. Molim vas gospodine Arsiću da vratimo nivo i dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije na način kako to propisuje Poslovnik o njenom radu, a ne da izigravanjem nečega što ne postoji, odnosno kvoruma koji se utvrđuje na način na koji ste vi nagovorili i Martinovića i ostale iz vaše poslaničke grupe da nastavite da predsedavate. Dakle, taj vaš ton, tako sada osilni, vi ste veliki Veroljub Arsić, pa ćete vi da nam kažete da li imamo kvorum ili nemamo. Nemamo ga i vi to vrlo dobro znate, primenom elektronskog sistema.

Dobro.

Nemam ništa protiv, odredite po jednog, ko hoće. Neće niko?

Da li želi neko da sa ovim ženama prebrojava? Znači, moje pitanje je vrlo jasno, da bi prešli dalje, da li neko želi? Ovde niko ne želi da učestvuje u tome. Da li želi neko od vas da prebrojava zajedno sa stručnim službama?

Znači ne. Zahvaljujem predsednice i nadam se razumnijem postupanju u nastavku sednice. Uverena sam da ćete vi to pokazati. Reklamiram povredu Poslovnika u članu 88, odnosno onih odredbi koje se tiču utvrđivanja kvoruma. Mi smo u više navrata, pre nego što ste preuzeli zasedanje izražavali sumnju da kvoruma nema. Ispostavilo se da smo bili u pravu, da smo više od dva sata čekali utvrđivanje kvoruma.

Dakle, uvrede, što je ujedno i povreda Poslovnika u članu 105, kada su nam poslanici pozicije vikali da smo idioti zato što više puta tražimo utvrđivanje kvoruma. Onda smo mi idioti, a druga strana je u redu, što dva sata ne može da obezbedi kvorum. Dakle, molim vas da privedete redu nastavak ove sednice. Meni je u interesu, recimo moji predlozi za dopunu dnevnog reda su upravo u toku, ali vas molim da to bude onako kako Poslovnik nalaže. Imali smo nekoliko puta da elektronski sistem ne radi. Ja sada dok govorim on radi. To se desilo u prethodnoj seriji. Nije radio dok se utvrđivao kvorum, a kada je trebalo da govorim i uzmem reč, on je radio. Objasnite mi molim vas ili neka vam objasni neko iz tehničke službe, da li postoje neki senzori na određene reči koje se izgovaraju, pa za određene rečenice sistem radi, a za određene ne radi. Dužna sam da kažem, da se pitam koliko je zakona utvrđeno na ovaj način bez dovoljno kvoruma? Hvala lepo, prekoračili smo povredu Poslovnika člana 88, koji stav tačno ili čitav član? Recite tačno koji stav, pošto ovde piše svašta. Na papiru piše da predsednik Narodne skupštine može da odluči da se kvorum utvrđuje prebrojavanjem narodnih poslanika. To niste naveli. Šta ste naveli, da znam da odgovorim? (Marinika Tepić: Stav 5.) Stav 5. – postojanje kvoruma se utvrđuje primenom elektronskog sistema da je svaki dužan da se identifikuje prilikom ulaska u salu ubacivanjem, znači ne odnosi se na ovaj slučaj, prilikom ulaska u sali. Tako da ja smatram da nije prekršen Poslovnik, vi kažete da. I stav 7.) Tako je, sada ću upotrebiti taj stav – ako sistem nije u funkciji, o čemu predsednik obaveštava narodne poslanik, kvorum se utvrđuje prebrojavanjem narodnih poslanika. Šta je tu sada prekršaj? Ništa. Sada ja koristim stav 8. i molim službe da počnu da prebrojavaju prisutne.

Znači, dogovorite se šta hoćete. Sada kada vidite da prelazimo na prebrojavanje, sada se smejete. Izvolite. Traženo je da se prebroji, član 88. Molim mir i tišinu da bi mogli da uradimo naš posao, a namera opozicije je sasvim jasna već sledeće sednice, evo nisam bila tu, nisam bila problem ja i opet ne valja. Budite ljubazni, službe da zatvore salu, da možemo da radimo. Znači, svako ko je unutra. Prebrojte i onog poslanika koji stoji u sali, 134 bez poslanika koji drži ruku, ne znamo da li je u sali ili nije u sali, pola jeste pola nije. Poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predloga zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću. Izvolite, glasanje.

Ko je za? (Niko.) Ko je protiv ovog predloga? (Jedan.) Nisam ja da prebrojavam, za to imamo zaposlene ovde i službe. Ko je uzdržan? Jedan za, nema protiv, nema uzdržanih. Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog. Poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Stvarno je čudno. Dakle, ovim zakonom smatram da opštinama i gradovima, iako najvećim brojem njih upravljaju vaše kolege i to na najneodgovorniji način, smatram da najsigurniji deo prihoda koji je centralizovan i oduzet opštinama i gradovima, to je deo od poreza na zarade krajem prošle godine, da su one ne samo oštećene, nego da i dovode u zabludu stanovnike tih opština i građana i naravno sve stanovnike Republike Srbije, time što ostavljaju u amanet budućim generacijama ogromna zaduženja. Ministarstvo i Vlada kao predlagač, prošle jeseni, kažem, oduzela opštinama i gradovima najsigurniji deo prihoda, ponoviću, deo prihoda od poreza na zarade. Slila ih u svoju centralnu kasu i centralni budžet, ostavila opštine i gradove sa mnogo manjim prihodom nego što su imale po ovom osnovu i dovele u situaciju opštine i gradove da uzimaju kredite, da se zadužuju, svaka pojedinačno sa više stotina miliona dinara. Ako krenemo od Pančeva, Zrenjanina, Niša, Niš je u milionskim iznosima evra se zadužio i to za poslove koji spadaju u redovne aktivnosti, kao što je održavanje ili krečenje škola ili npr. domova zdravlja, što je u osnovnoj nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odnosno opštine i gradova. Vi ste ovim centralističkim potezom, oduzimajući najsigurniji deo prihoda opštinama i gradovima, odlučili da bolje napunite centralni republički budžet u Beogradu, a oštetili ste time najniže nivoe upravljanja opština i gradova bez prihoda, da bi se njihove uprave dodatno zaduživalo za ono za šta imaju dovoljno sredstava od ovih prihoda koje ste im oduzeli. Sada je ne znam, da li je npr. Aleksandar Vučić, kada je davao obećanje da će okrečiti i urediti sve domove zdravlja i škole u Srbiji, davao zapravo obećanje bankama kod kojih su se opštine i gradovi zaduživali ili građanima. Jedino što ih je onda lagao i obećao im je da će imati dodatni kredit, dodatni teg oko vrata i dodatni problem će imati njihova deca i unuci kada budu trebali da vraćaju, kao poreski obveznici te kredite koje su gradonačelnici, predsednici opština uzeli za redovne aktivnosti. Dakle, ne za preko potrebne ili bespotrebne stvari, nego za održavanje elementarnih obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

Sećate se vremena u Narodnoj skupštini Republike Srbije u onoj drugoj zgradi, tako se prebrojavalo. Biće sve u redu kada završimo ovaj deo posla, napravićemo pauzu i do ujutru će i to raditi pretpostavljam. Ko je protiv? Ko je uzdržan? Zaključujem glasanje i saopštavam. Čuli ste da je prisutno 134. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Ne može od 12 da se pretvori u većinu, malo samo ozbiljnosti. Narodni poslanik Zoran Živković, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi. Želite reč?

Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi. Pošto to ne ide redom, znači to je zakon koji se predlaže, Zakon o Vladi, da se svi kandidati za ministre, pre izbora za članove Vlade, podvrgnu lekarskom pregledu koji inače prolaze svi ljudi koji se zapošljavaju u javnom sektoru, bilo da su to institucije administracije, bilo da su to javna preduzeća ili neki drugi. Da pročitam precizno, znam da vas to jako interesuje i da imate punu pažnju. Prema tome, znači da se iznad člana i član 11. menjaju i da glase – zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa, pa kaže – pre izbora Vlade, svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Član Vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu autonomne pokrajine, opštine, grada, Grada Beograda, niti vršiti delatnost koja je po zakonu nespojiva sa dužnošću člana Vlade, niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa. Član Vlade dužan je da se u svemu povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija. Ja znam da je ovo jedan opasan predlog izmene zakona, znam da bi duboko povredio osećanja i osećaj posebnog položaja mnogih ljudi koji su danas članovi Vlade, ali mogu da vam kažem da ima i gorih stvari. Recimo, ovde bi moglo da piše da ni jedan član Vlade ne sme da ima tetku u Kanadi, ili da neki član njegove porodice ima tetku u Kanadi. Znači, generalno, svedoci smo, ne samo poslednjih pet godina, ali poslednjih pet godina intenzivno, da je lekarski pregled neophodan da bismo dobili nosioce vlasi u Vladi koji će biti ljudi sa kojima možete da komunicirate na valjan način. Ne opozicija, nego vlast je promenila, vi kao poslanici vlasti ste promenili mnoge ministre u poslednjih pet godina, pre svega zato što ste bili nezadovoljni njihovim shvatanjem realnosti, njihovim potezima, njihovim predlozima. Dakle, i zbog vas danas i zbog opozicije sutra, predlažem da ovo bude osnovni uslov preko koga ne može da se pređe. Znači, da niko ne može da bude izabran ako ne prođe lekarski pregled. Ponavljam, to je urađeno već jednom u srpskoj istoriji, kad je formirana Vlada Zorana Đinđića.

Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o radu. Zakon o radu se isto tiče zdravlja. U Zakonu o radu, u članu 187. stav 1. menja se i glasi: „Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa posla radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu“ Bilo je jako interesantno prozreti zašto je to nekome smešno. Zašto je predlog u kome predlažem da ne može da dobije otkaz neko ko je u drugom stanju, ko je na porodiljskom odsustvu, ko odsustvuje radi nege deteta, radi posebne nege deteta, zbog privremene sprečenosti za rad duži od 30 dana da ne može da dobije otkaz dok je na bolovanju, ne znam šta je tu smešno? Ne znam koji viši nacionalni interes sprečava većinu u parlamentu da glasa za ovaj predlog? Ko može da ima negativne posledice zbog toga ako bude usvojen ovaj moj predlog izmene zakona? Ko je taj ko je važniji od trudnica, od zdravlja dece i od zdravlja ljudi koji su silom prilika, ne svojom voljom, dovedeni do toga da budu odsutni sa posla duže od 30 dana zato što su bolesni? Ko je važniji, jesu li to neki prijatelji iz nama dalekih, ali prijateljskih zemalja, koji su nam uvek pomagali, ali nikad nismo osetili ništa od njihove pomoći? Ili su to tajni investitori? Ili su to neki koji kopaju, pa prave vodu i Beograde na vodi? Je li to neko iz Brisela koga ćete da uplašite nekakvim pismima, neki poštar iz Brisela? Dakle, pozivam vas kao građane Srbije i kao ljude da glasate za izmenu zakona koji će omogućiti da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duži od 30 dana, da poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. To je mera vrednosti da li želimo da Srbija bude zdrava i da sutra bude bolje i toj deci i svima drugima. Hvala na pažnji.

Niste nam saopštili, u skladu sa čl. 124, 125. i 126, rezultate glasanja za prethodni zakon koji je predložio gospodin Živković, samo ste konstatovali da zakon nije usvojen. Shvatili ste to glasanje kao šalu. Meni se čini da celo ovo zasedanje i sve zakone koje predlažemo shvatate kao šalu, ali Poslovnik vas obavezuje da saopštite rezultate glasanja nakon svakog glasanja, što vi niste učinili, tako da vas molim da makar nešto upriličite Poslovniku od svega što se dešava ovde. Pozivam se na član 130. koji kaže da, ako se glasa dizanjem ruku, narodni poslanici se prvo izjašnjavaju ko je za, ko je protiv, ko je uzdržan itd, a nakon obavljenog glasanja saopštava se rezultat glasanja. Znači, za, protiv i uzdržani, ja sam to rekla.

Izvolite. Hvala lepo. To je isto iz seta zdravstvenih zakona, zbog zdravlja nacije. Kaže u Zakonu o izboru predsednika Republike, „Službeni glasnik“ taj i taj, u članu 11. stav 3, posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi - lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. I ovaj zakon treba da stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ Naravno, ako je neophodno, a oko toga smo se složili, samo što je to neko pokazao glasanjem, a neko svojom sramotom, da kandidati za ministre moraju da imaju lekarsko uverenje, potpuno je normalno da i predsednik države prođe taj isti tretman, jer on ima malo važniju ili mnogo važniju funkciju nego što je pitanje člana Vlade, odnosno ministra. Imamo puno primera u istoriji, ne samo srpskoj, nego i u istoriji sveta, u istoriji Evrope, ali i u srpskoj istoriji, da su na čelu države bili ljudi koji ne bi mogli da prođu lekarski pregled iz raznih razloga. Neki se sami prepoznaju, a neki su i deo istorije, tako da imamo razne ludake koji su bili na čelu mnogih država, pa i države Srbije. To mora da bude sprečeno. To nije dobro ni za koga. Jer, kad je to ludilo na vrhu države, ono se vrlo brzo širi po dubini i to je jedna vrsta zaraze koja dovodi do raznih stvari. Može čak da pokvari sistem za glasanje u parlamentu. Prema tome, vrlo je važno da se borimo i za zdravlje one dece iz prethodnog predloga zakona i za zdravlje trudnica i za zdravlje žena na porodiljskom bolovanju, ali naravno i za zdravlje političara. Zašto ih opterećivati nekim stvarima, nekim obavezama koje su daleko iznad njihovih zdravstvenih sposobnosti? Kad je takva stvar, recimo izaberete nekog ko nije prošao, može da se desi da mu se priviđaju žuti ljudi iz Morave, može da mu se desi da mu se prividi neki kanal koji spaja dva rečna sliva, jedan crnomorski, drugi egejski, mogu da mu se dese različite opasne stvari, i zbog njega samog, i zbog njegove porodice, i zbog njegove partije, i zbog njegovih prijatelja, saboraca, domaćih, stranih, izdajica, ne znam koga već, važno je da sprečimo da na čelo države ponovo dođe čovek koji nije prošao lekarski pregled.

Imam dva predloga zakona koji se tiču izmena Zakona o narodnim poslanicima, jedan se tiče reklamiranja, drugi se tiče zdravstvenog pregleda, tako da ne znam na koji mislite. Znači, u jednom se menja član 49, a u drugom se menja član 44. Morate da mi kažete koji je. Zakon koji ste podneli 12. januara 2017. godine. Dobro, onda ću pričati o jednom, pa posle o drugom. Znači, ako je to Zakon o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika gde se menja član 44. stav 2, posle tačke 1. dodaje se tačka 1a, koja glasi: „lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima“ Pošto smo se složili da je lekarski pregled neophodan i za članove Vlade i za kandidata za predsednika, naravno, iz razloga solidarnosti, ali i lične bezbednosti i bezbednosti države, normalno je da takav tretman treba da imaju i kandidati za poslanike. Pošto nas ovde ima najviše, verovatno najveća zastupljenost ljudi koji nemaju odgovarajuću zdravstvenu sposobnost za vršenje svoje funkcije je u parlamentu. Pošto je predsednik jedan, pa on ili je zdrav ili nije, u Vladi ima 20-ak ljudi, pa neko je zdrav, neko nije, ali ne može više od 20 da ih bude nesposobno, dok u parlamentu sedi 250 ljudi. Složićemo se, iz mnogih situacija koje smo imali i u ovom sazivu i u prethodnim sazivima, da su bile neke pojave koje su govorile o tome da ljudi na jedan, drugi, treći ili peti način, očigledno nisu bili zdravstveno sposobni za vršenje svoje funkcije. Neki ne čuju dobro, bez obzira što imaju slušni aparat koji je, spolja gledano, dobar za to, neki ne razumeju neke stvari, neki namerno ne razumeju neke stvari, mnogima se i ovde priviđaju žuti ljudi na Moravi, razne stvari. Zato je neophodno da se dobije zdravstveno uverenje, kao za ove ljude koji rade sa nama, koji ovde rade u ovoj službi, bilo kao obezbeđenje, kamermani su verovatno prošli isto to, vozači, svako drugi prolazi. Zašto da mi kao kandidati za poslanike ne uradimo taj mali napor da odemo u adekvatnu zdravstvenu instituciju i da dobijemo lekarsko uverenje da smo sposobni za rad i za zapošljavanje u držanim organima? Kad bismo do toga došli, mislim da bi situacija u parlamentu bila mnogo mirnija, konstruktivnija i bili bi donošeni bolji zakoni. Stavljam na glasanje ovaj

Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama zakona o visokom obrazovanju. Izvolite. Hvala lepo. Mislim da je već treća godina kako ovaj predlog zakona stoji u proceduri i uvek kada imam prilike da ponovim ja to i ponovim, ponoviću i danas. Kada smo diskutovali prošle nedelje o zakonima o visokom obrazovanju i osnovama obrazovanja i vaspitanja, bio je tu i nadležni ministar pa je rekao da su oni to prihvatili ili da će prihvatiti, malo je promenjena formulacija pa je umesto „akademske čestitosti“ korišćen izraz „akademski integritet“, ako se ne varam. Mislim da je pravo mesto za te izmene, a to je ono pravo mesto da pored zdravih predsednika, članova Vlade i poslanika, znači koji su prošli lekarski pregled, imamo i među tim funkcionerima, javnim ličnostima i ljude koji se nisu drznuli da prepisuju, kradu, falsifikuju doktorate, diplome i ne znam šta sve se nije desilo u poslednjih pet-šest godina na našoj sceni. Imamo, blago rečeno, sumnjivo, ja mislim nesumnjive, falsifikate na nivou bivšeg predsednika države, na nivou članova Vlade, na nivou poslanika koji su se kitili raznim titulama, kao da su angažovali ovu firmu što kiti Beograd, ali kada zagledate malo bolje, bivši predsednik države je diplomirao u nedelju, neki ministri su doktorirali, a da niko nije čitao to što su oni pisali, pošto je rad bio na srpskom, a niko iz komisije nije znao srpski, pa je ovaj Mali imao doktorat koji je odbijen na jednom fakultetu, pa prihvaćen na drugom u istovetnom tekstu, tako da jako je prljavo. Ja to zbog vas. Ja sam odavno završio svoje školovanje, ima jedno 34 godine. (Srboljub Filipović: Šta si završio?) Pitajte svog kolegu iz drugog reda, mislim da se zove Stanimirović, pitajte njega gde i kad, to pitajte njega, ja se ne stidim toga. Ali zbog vas. Vidim kod jednog dela vas još uvek želju da u poznim godinama se drznete da osvojite još neku titulu. Ne može iz treće lige da se postane prvak. To ne može čak ni u fudbalu u Srbiji, a kamoli u politici. Ali manje je važno šta će biti sa takvim ljudima koji imaju takve pokušaje, mnogo je važnije šta će biti sa Srbijom. Nema sreće u državi gde su prosvetni radnici višak, nema sreće u državi koju vode falsifikatori, prevaranti i lažovi. Hvala.

Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine. Izvolite. Ovaj predlog iz 2015. godine, ali i danas je aktuelan. Polazeći od načela iz člana 16. Ustava Republike Srbije, da spoljna politika Republike Srbije počiva na opšte priznatim principima i pravilima međunarodnog prava. Imajući u vidu da se 24. aprila 2015. godine navršilo sto godina od početka genocida nad Jermenima, izvršenog od strane Osmanskog carstva u periodu 1915-1922 godina. Imajući u vidu da je preko 20 država, uključujući Rusku Federaciju, Grčku, Belgiju, Francusku, Kanadu, Kipar, Italiju, Švajcarsku, Argentinu, Urugvaj, Švedsku, Liban i druge, priznalo i osudilo genocid nad Jermenima, izvršen u tom periodu. Imajući u vidu da je privrženost Republike Srbije međunarodnim načelima i pravilima o sprečavanju i osude genocida izražen i Zakonom o osnivanju muzeja žrtava genocida, kojim je, između ostalog, ustanovljen 22. april kao dan obeležavanja trajnog sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima, predlažem rezoluciju Narodne skupštine o priznavanju i osudi genocida nad Jermenima, počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu 1915-1922. godina. Pre par meseci sam imao sastanak sa ambasadorom Azerbejdžana, koji me obavestio da je u konsultaciji sa nekim kolegama iz drugih poslaničkih grupa, dao predlog da se donese, kao što su mnoge države to uradile pre nas, i rezolucija o Nagorno Karabahu. Za one koji ne znaju, to je sukob Azerbejdžana, Jermenije, oko te teritorije, nešto što bi, na neki način moglo da se poredi sa Kosovom, ne direktno, ali indirektno da. On nije imao ništa protiv toga što sam ja jedan od predlagača, odnosno danas jedini predlagač ove rezolucije o zločinima nad Jermenima. Pozivam kolege da glasaju za ovu rezoluciju, a takođe i ohrabrujem rad na tome da pred nas dođe i Predlog rezolucije o Nagorno Karabahu. Znači, praktično iz države koja je u sukobu sa Jermenijom i u toj rezoluciji će biti predloženo da se sukob u Nagorno Karabahu reši po pravilima međunarodnog prava.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Izvolite. To je drugi koji se bavi reklamiranjem. Ono što je važno i bili smo svedoci mnogo puta, znači ne samo na zadnjim izborima, nego na izborima, ja mislim u zadnjih 10, 12 godina, to je da se ogromne pare bacaju za kampanje, koje ni po svojim estetskim kriterijumima, ni po svojim političkim vrednostima, niti po bilo čemu što bi moglo da se nazove pozitivnim, ne opravdavaju ta sredstva i to vreme. To su preskupe kampanje političkih stranaka koje su tada na vlasti. To je važilo ne samo za ovu koaliciju, koja je u poslednjih pet godina, nego i za neke ranije koalicije pre pet godina i neki su se hvalili koliko su para trošili. Tu se govorilo o desetinama miliona evra. Sigurno je da u Srbiji postoje mnogo važnije potrebe građana Srbije koji bi taj novac, koji se sada baca na te ružne reklame, mogao da upotrebi, da ne govorim o lečenju dece, da ne govorim o popravci škola, da ne govorim i o velikoj akciji sređivanja toaleta po Srbiji, od koje je odustao sadašnji predsednik države. Od mnogih stvari je mnogo manje važno to da se neki lideri stranaka slikaju ovako ili onako u foto šopu, ili bez foto šopa. Zato predlažem da se posle člana 49. u ovom zakonu, doda član 49a, koji bi glasio – zabranjeno je iznajmljivanje termina u svim elektronskim medijima koji se emituju na teritoriji Republike Srbije, podnosiocima izbornih lista za prenošenje predizbornih skupova, političkih poruka i reklama. Ovo ne bi smanjilo mogućnost građana da se upoznaju sa političkim programima, jer te reklame im inače ne pomažu da shvate političke programe. Naprotiv, prava stvar su duel emisije u kojima vi ne želite da učestvujete, posebno predsednik vaše partije. Da vas obavestim, da predloženo zakonsko rešenje koje zabranjuje televizijsku reklamu političkih stranaka i lista je primenjeno u zakonima u Velikoj Britaniji, Holandiji, Švedskoj, Norveškoj, Francuskoj, Nemačkoj, Irskoj, Španiji i još nekim zemljama, a te zemlje sigurno moramo da nazovemo demokratskim zemljama gde se poštuje parlamentarizam i pravo građana na informisanje. Prema tome, ako tamo može da ide kampanja bez reklama preskupih i ružnih na televiziji, ja sam siguran da to može da se desi i u Srbiji, a da taj novac bude iskorišćen za jednu od hiljadu stvari koje su neophodne građanima Srbije danas.

Narodni poslanik Dušan Milisavljević predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Da li želi reč? (Ne, nije tu.) Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Dušan Milisavljević, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Hvala predsedavajuća. Pozivam se na član 88. Poslovnika o radu Narodne skupštine i poslednji deveti stav koji kaže – ako predsednik, odnosno ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe izrazi sumnju u postojanje kvoruma utvrđeno prebrojavanjem narodnih poslanika, može da se zatraži da se kvorum utvrdi prozivkom narodnih poslanika o čemu Narodna skupština odlučuje bez pretresa. Dakle, mi zaista izražavamo sumnju, a nema razloga da sumnjamo da vlast nema kvorum za održavanje Prvog redovnog jesenjeg zasedanja. Zaista smatram da treba da otklonimo tu sumnju. Nemoguće je da elektronski sistem radi za sve drugo izuzev za utvrđivanje broja prisutnih u sali. Dakle, ili da onda prozivkom zaista utvrdite da li imate kvorum ili ne znam na koji drugi način sprečimo tu sumnju u javnosti da zaista pokušavate da vodite Skupštinu, a da nemate elementarne uslove to jest da nemate većinu potrebnu za utvrđivanje dnevnog reda i početak redovnog zasedanja. Dakle, vrlo dobronamerna kritika usmeravanjem vaše pažnje da prozivkom zaista potvrdimo da ima više od 126 narodnih poslanika vlasti, jer će ostati neprestana sumnja da vas nema 126, a onda Skupština ne može pod tim uslovima da radi. Pet puta već utvrđujemo na ovaj način na koji ste vi tražili. Da.

Znači, ne govori se „ajde“, nego ili saslušate ili ne saslušate predsednika ili predsedavajućeg po Poslovniku. Vi ste rekli da time onemogućavamo da se danas utvrdi dnevni red. Od 10 sati jutros utvrđujemo dnevni red i radićemo dokle god ga ne utvrdimo ili možda ga ne utvrdimo glasanjem. Bože moj. Postoji i jedna i druga mogućnost. Pa da. Možemo i na izbore što se mene tiče, nije nikakav apsolutno problem. A to što poslanici neki nemaju strpljenja, pa ne budu u sali pa mi sada glasamo, a oni to ne mogu da obrazlože, to je drugi problem. Da. Znači, tačno u sali ima 138 poslanika. Rekla sam da je došlo do zloupotrebe povrede Poslovnika po članu na koji ste se vi pozvali stav 8. Znači, poslanik Dušan Milisavljević je predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama krivičnog zakonika. On nije ovde i stavljam na glasanje ovaj Predlog. Izvolite. Samo polako, samo polako. Uzmite stenogram i nemojte stalno da vičete kako ste samo vi u pravu. Izvolite stenogram tražite i onda se izvinite ako ste vi u zabludi.

Zahvaljujem predsednice i ukazujem na to da ste povredili, po mom mišljenju, član 107. Poslovnika o radu Narodne skupštine i dostojanstvo Narodne skupštine time što ste izneli malopre netačne podatke. Dok se utvrđivao kvorum, u više od dva sata pokušaja poslaničke većine da uspostavi kvorum, vi niste predsedavali, i možda, namerno ili ne namerno, imate propust u informisanju, kao i prošle nedelje, šta se zapravo dogodilo. U mikrofon, jer ste samo vi bili uključeni, malopre, dok ste odgovarali kolegi Bošku Obradoviću, rekli ste da je pet puta već utvrđivan kvorum na način na koji je on to tražio, a to nije tačno. On je tražio po poslednjem stavu člana 88. koji sam i ja inače htela da reklamiram. Znači, to je stav 10. da se kvorum utvrdi prozivkom, na šta narodni poslanik ima pravo, ukoliko postoji sumnja da je kvorum prethodno utvrđen na ispravan način. Ni jednom se nije kvorum utvrdio, a kamoli pet puta prozivkom. To je ono što je kolega Obradović tražio, što bih inače podržala, kao i većina mojih kolega. Molim vas da ne obmanjujete javnost jer imate privilegiju da je vama mikrofon uključen a nama ne dozvoljavate da na to ukažemo. Vi niste predsedavali tokom prepodneva i možda ne znate da ni jednom se nije dogodila prozivka, što imamo pravo da tražimo po članu 88. stav10. Ponavljam, da budem potpuno jasna. Molim vas da ne ulazite u ocenu nečega čega niste svedočili, čemu niste prisustvovali. Hvala. Vi niste prisustvovali kada sam pročitala vaše ime i Predlog za dopunu dnevnog reda, pa vas nisam diskvalifikovala niti vređala. Uzdržite se od toga. Znači, to što vi niste bili u sali, ne znači da niste upoznati sa tokom sednice. Želite da glasamo o tome? Član 107. ste rekli? (Da.) Zahvaljujem.

Član 27. koji vas obavezuje da ovu sednicu vodite kako vam Poslovnik nalaže, a ne, kako vama padne na pamet. Znate, mi sedimo ovde u sali i vidimo da poslanici non stop izlaze iz sale. I kada tražimo da se utvrdi ponovo kvorum, to je zato što smo videli da je četvoro ili petoro kolega, ili čak više izašlo iz sale, zato što stalno ulaze i izlaze i nemoguće je da kada, evo i sada ulaze i izlaze. Molim vas, jel vidite, prosto ne može broj biti isti ako je neko izašao ili ušao. Molim vas da utvrdite šta nije u redu sa elektronskim sistemom, pa da onda prilikom svakog glasanja vidimo da li je broj prisutnih poslanika veći od 126 ili ćemo mi morati da tražimo prilikom svakog glasanja da se ponovo utvrdi da li ima 126 poslanika, jer očigledno da poslanici vladajuće koalicije nisu u stanju da sede i slušaju predloge samo zato što vi ne pritiskate zvonce. Tako da, narodni poslanici neprekidno izlaze iz sale i vređa nam inteligenciju da nas ubeđujete da se broj prisutnih poslanika nije promenio, ako vidimo da oni non stop izlaze iz sale. Neka vrata su otvorena, non stop je cirkulacija, nemoguće da se broj ne menja. Tako da, ili neka se popravi elektronski sistem za glasanje ili pre svakog glasanja da utvrđujemo da li u sali ima prisutno više od 126 poslanika, jer drugačije prosto radimo nezakonito. Ja mislim da to nikome nije u interesu da donosimo odluke, a da nemamo broj potrebnih poslanika da bismo odluke donosili. Preći ću preko vaše malicioznosti jer kažete da vodim sednicu kako mi padne na pamet. Nešto svašta mi pada na pamet, ali mi ne pada na pamet da zloupotrebljavam Poslovnik, a stalno traženje kvoruma bilo bi zloupotreba Poslovnika. Narodni poslanik Dušan Milisavljević, koji nije ovde predložio je da se dnevni red dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju. Stavljam na glasanje ovaj Predlog. Ko je protiv?

Narodni poslanik Dušan Milisavljević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni krivičnog zakonika. Stavljam na glasanje ovaj Predlog.

Pitala sam ko je za , nemojte da remetite tok glasanja. Znači, ne pokušavajte to.

Narodni poslanik Dušan Milisavljević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. Stavljam na glasanje ovaj Predlog. Ko je protiv?

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj Predlog. U skladu sa članom 88. ću da vas zamolim da utvrdimo kvorum. Zašto ovo tražim? Vi ste sada kada ste obavili glasanje saopštite broj glasova za, broj protiv, broj uzdržanih. Svaki ovaj predlog je dobio većinu. Vi ni na kraju niste rekli koliko je glasova, odnosno koliko je poslanika prisutno, jer tu informaciju nemate. Da bi mogli da konstatujete da neki Predlog nije dobio većinu, morate da kažete koliko je poslanika u sali. Znači, vi ste sada obavili nekoliko puta glasanje. Prebrojali ste 10,11, 12 i 15 glasova za, nijedan protiv, nijedan uzdržan i konstatovali ste da predlog nije usvojen. Ako predlog nije usvojen, mora da se zna koliko je poslanika u sali. Ja vas molim, lepo kaže, ja imam pravo, mogu da tražim svaki put, na svakom glasanju, ako sistem za elektronsko glasanje ne radi, tražim utvrđivanje kvoruma prebrojavanjem narodnih poslanika – član 88. stav 8. Hvala. Stav 8. predsednik Narodne skupštine može da odluči da se kvorum utvrđuje prebrojavanjem narodnih poslanika. U drugim slučajevima nisam to odlučila. Hvala.

Nemojte mi vikati i nemojte se tako ponašati na najgori mogući način, kako se ne ponaša ni u kafićima, u kafanama. Poslaniče, prvi put u životu da čujem da sam magarac.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Mnogo. Vi ste mi rekli da sam magarac, suzdržite se od komunikacija sa mnom.

Balša Božović nije ovde.